Ale já neskončím.

Byla by to pravda, kdyby součástí toho návrhu bylo vyškrtnutí § 21 zákona o ochraně ovzduší. Ale to jeho součástí není. Tento paragraf tam zůstává.

Není to pravda. Je to deset procent na obnovitelné zdroje v dopravě. Důležité říct. Navíc náš návrh obsahuje, nebo ta legisvakanční lhůta, která z toho návrhu vyplývá, tak je šest měsíců.

Tady bych rád citoval jeden odstavec ze stanoviska Ministerstva zemědělství.